A poslední, osmý bod, který navrhuji pevně zařadit, je bod 98 schváleného programu schůze, je to opět návrh vládních i opozičních poslanců.

I tento návrh zákona je bohužel příliš dlouho u ledu v Poslanecké sněmovně. Tento návrh zákona se týká českých škol bez hranic, jejichž hlavním cílem je výchova česky mluvící mladé generace, která vyrůstá v zahraničí, tak, aby tato generace byla schopna v dospělosti nejen česky číst a psát, ale také si zachovávat povědomí o svých kořenech a pocit sounáležitosti s českým národem a Českou republikou. Závěrem krátké shrnutí. Snažil jsem se vybrat tak, aby se v tom návrhu zákona našly všechny poslanecké kluby. A jak jsem říkal, máme devět jednacích dnů, je to osm bodů, nenavrhuji nic zařadit ten den, kdy bude státní rozpočet.

Alternativně, to znamená pokud to nebude schváleno, v úterý 8. prosince jako první bod.

To určitě ano. Pokud by většina poslanců chtěla tento zákon raději projednávat v třetím týdnu poslanecké sněmovny než ve druhém, tak pak jsou další alternativy, abychom to projednali v úterý 15. prosince jako první bod, případně ve středu 16. prosince jako první bod, případně ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako první bod, anebo, a to je poslední možnost, v pátek 18. prosince jako první bod. Za druhé.

Alternativně v případě neschválení tohoto návrhu ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako druhý bod.

Je to tak, pane předsedo. Za třetí.

Alternativně na úterý 8. prosince jako třetí bod, případně ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako třetí bod, alternativně pak v pátek 11. prosince... Děkuji vám. Třetí bod, alternativně v úterý 15 prosince jako třetí bod, alternativně ve středu 16. prosince jako třetí bod nebo ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako třetí bod, případně v pátek 18. prosince jako třetí bod. Za čtvrté.

Alternativně na úterý 8. prosince jako čtvrtý bod, případně ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako čtvrtý bod nebo v pátek 11. prosince jako čtvrtý bod.

A poslední alternativa, kterou si můžete vybrat, a věřím, že jednu z nich si společně vybereme, je pátek 18. prosince jako čtvrtý bod. Za páté.

Nebo opět v posledním týdnu jednání Poslanecké sněmovny...

Ale neudělám to. Ale opravdu, není to příjemné.

Poslední možnost tomuto návrhu zákona z dílny především České strany sociálně demokratické, to bych chtěl zdůraznit, v pátek 18. prosince jako pátý bod. Za šesté. Navrhuji pevně zařadit bod číslo 93 schváleného programu, návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové, sněmovní tisk číslo 403.

Za sedmé.